Děkuji a předpokládám, že by to byl první bod dnešního jednání. Ano, děkuji. Pan poslanec Benda. Moc se omlouvám, stala se mi velikánská chyba. Jednoho z našich kolegů, pana kolegu Schwarze, jsem přejmenoval. Velmi se mu tímto omlouvám a prosím, aby tento bod byl takto opraven. Ano, děkuji. Paní poslankyně Matušovská, potom pan místopředseda Vojtěch Filip. Děkuji, pane předsedo. Jde o vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele. Jde vlastně o závažné téma, problematiku tzv. šmejdů.

Děkuji, budeme o tom hlasovat. Pan místopředseda Filip.

Zbytek bych dával v odůvodnění až poté. Byla by to komise, která by odpovídala senátní komisi pro Ústavu a parlamentní procedury.

Děkuji, pane předsedo. Já to navrhuji pouze z opatrnosti, protože samozřejmě nevím, jestli bude ten bod schválen, ale předpokládám, že ano. Ano, takže v případě, že by nebyl zařazen navrhovaný bod zřízení stálých komisí, tak bych nechal hlasovat o tom vašem návrhu, jinak by byl potom bezpředmětný. Tak to byl pan místopředseda Filip. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k programu schůze. Pokud ne, tak bychom postupně hlasováním prošli jednotlivé návrhy.

Je to dle podkladu rozdaného na lavice, přičemž body 1 až 8 bychom pevně zařadili dnes jako první až osmý bod jednání s tím, že pokud projdou návrhy kolegy Gabala a kolegyně Matušovské, tak tyto body by se posunuly.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna by tímto hlasováním stanovila, že jednacím dnem její 4. schůze bude i pondělí 16. prosince. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o zařazení nového bodu, což je Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat. Nyní se budeme věnovat návrhům, které byly předneseny v rozpravě. Pan poslanec Benda navrhoval na konec schůze zařadit tři nové body, dvě žádosti o vydání a jedno potvrzení předsedy výboru. Myslím si, že můžeme hlasovat najednou, pokud není námitka a žádost na oddělené hlasování. Ne, už předjímá hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Gabal navrhuje, abychom jako první bod, to znamená, abychom tímto bodem dnešní jednání zahájili, byl zařazen nový bod projednání návrhu rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky oceňující zásluhy Nelsona Mandely.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.